Děkuji panu poslanci Kaňkovskému, který uvedl návrh za navrhovatele. I v tomto případě byl návrh přikázán výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. I v tomto případě je zpravodajkou výboru paní poslankyně Aulická Jírovcová, která má slovo.

Děkuji.